Takže to je také jedna z připomínek, kterou já tady vznáším.

Ale věřím, že na tom dokážeme najít shodu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nikdo další do obecné rozpravy přihlášený není ani nikoho nevidím, že by se z místa hlásil, takže končím obecnou rozpravu. Konstatuji, že od 19 hodin do konce jednání se ze zdravotních důvodů omlouvá paní poslankyně Levová. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Ano. Prosím, pan poslanec Kolovratník jako zástupce navrhovatelů. Tak jako zástupce musím a chci reagovat. Kolegové, moc vám děkuji za tu debatu, za ty připomínky. Reakce velmi stručná. Pan poslanec Luzar. Tam použil krásnou větu: opusťme ty regionální zájmy a soustřeďme se opravdu na ty nejnutnější strategické stavby státu.

Promiňte mi tady tu formulaci.

Proč tam jsou dálnice, proč tam jsou např. konvenční železnice, které už jsou hotové a mají svoji stopu a nezasahují do nových pozemků. Takže to pro vás, kolegové, budu mít na čtvrtek připravené. Také naprosto souhlasím s vámi a vnímám to kolegové velmi silně.

A také jak přesně a dokdy bude vypadat to uvedení do původního stavu například u těch průzkumných prací. A ještě jedna poznámka k panu poslanci Miholovi, té Legislativní radě vlády.

Takže děkuji za tu debatu.

A prosím tedy vás všechny, kteří máte pozměňovací návrhy, připomínky, pošlete mi je a já už ve čtvrtek s nimi začnu pracovat tak, abychom to do hospodářského výboru měli předjednané a vydiskutované. O závěrečné slovo má zájem i zpravodaj pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážení dva členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych možná shrnul tu debatu. Je pravda, že ta skupina pro přípravu pracovala, ale chápu, že se v těch jednáních nedaly ze začátku prostě akceptovat veškeré nápady, které tam budou.

O ústavním zákoně bych radši nemluvil, protože bylo vidět, že ta kooperace byla asi někde jinde, protože Ministerstvo dopravy tady přes poslance dávalo pozměňující návrh, který podle mě by celou záležitost totálně poslal někam, kam nechceme. Protože to skutečně byl takový názor i Legislativní rady vlády. Já naopak si myslím, že by to mělo být obráceně. Nakonec říkal jsem tady, že všechny ty stavby poběží dál v režimu a že jenom ty vyjmenované budou mít nastaveny na tento nový režim. Ani to, jaké jsou praxe v okolních zemích, protože Ústavní soud rozhoduje v kolegiu. A opravdu nechtěl bych tady říkat, jak to všechno dopadne.

To prostě byla jiná doba. A postupně jsme se dopracovali k tomu, že ten veřejný zájem by měl převážit aspoň malinko nad zájmy konkrétních vlastníků, speciálně v oblasti liniových staveb.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační návrh navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Takže nyní přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.

S tímto návrhem se také musíme vypořádat hlasováním. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tom, aby další výbor, který se návrhem bude zabývat, byl ústavněprávní výbor. Zahajuji hlasování, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 60, přihlášeno 162 poslanců, pro 90, proti 25. Návrh byl přijat.